Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Luzar.

Zmínil tady tak zaveďte socialismus tak, jak to bylo. Pane kolego, jak jsem byl malé dítě, tak mí rodiče se snažili se mnou procestovat celou republiku.

Vy jim teď tady říkáte milí občané České republiky, pokud na to nemáte příjmy a nejste tak bohatí, tak prostě centrum města pro vás není. Zvažte to, co říkáte, protože opravdu republika není pouze Praha. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající, já se pokusím stručně reagovat na své předřečníky.

Takže to je vaše chyba, ne naše. Ještě tam byli Zelení. Ano, ti se nedostali vůbec do zastupitelstva. Potom co se týče paní Černochové. Já bych skutečně poprosil, pokud máte prosbu na pana primátora Hřiba, abyste ji nesdělovala prostřednictvím této ctěné Sněmovny. Myslím si, že k tomu slouží Zastupitelstvo hlavního města Prahy. A poslední poznámka k panu Luzarovi. My stanovíme pouze maximální výši toho poplatku.

My pouze stanovíme mantinely toho, v jakých hranicích se ten poplatek může pohybovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Munzar. Pěkné dopoledne, vážení kolegové.

A to nejpodstatnější, co tedy řekl kolega Ferjenčík my teď stanovujeme výši toho poplatku, tedy tu maximální, kterou si stejně pak obce stanoví obecně závaznou vyhláškou.

Tak to ještě jenom jako poznámka. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Munzar, poté pan předseda Stanjura. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom upozornit na to, co tady řekl pan předseda klubu Michálek, vaším prostřednictvím. On tady pro mě řekl jednu větu, která se mi vůbec nelíbila, a hned vysvětlím proč.

Prostě každý poplatek administrativní je svým způsobem zdanění, a pokud, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, budeme myslet takto a budeme uměle zvyšovat dále náklady na ubytování i v těch nejlukrativnějších lokalitách, tak bohužel tím zvyšováním nákladů budeme oddalovat ubytování pro ty možná méně příjmové zdatné skupiny obyvatelstva. Takže to vede, k tomu by mohl vést také váš návrh. Děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Černochová. Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Luzara.

Tak jiný pohled z té samé doby. Já jsem z Opavy a v Opavě máme dnes přechod do Polska. No nemohli! Zavřeli všechny hranice, dokonce i do Polska! Možná pro komunistické rodiny, ale pro nás ostatní určitě ne! Děkuji. Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Dolínek. Děkuji, pane předsedo. Víte, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedy Vondráčka, tato Sněmovna je i vůči hlavnímu městu Praze... jsou to spojené nádoby z toho pohledu, že hlavní město Praha má na rozdíl od městských částí zákonodárnou iniciativu.

Hejtmani ano, ale primátor hlavního města Prahy má! Děkuji. Takže pokud já tady budu řešit nějaký problém, který se týká Prahy, tak tady budu vyzývat pana primátora, protože je to zcela v souladu s tím, jaké postavení hlavní město Praha vůči tomuto zákonodárnému sboru má. Takže prosím, abyste si přečetl nějaké právní předpisy, které potvrdí to, co já vám tady říkám, pokud vy to z hlavy nevíte. Děkuji. Zdá se, že ty faktické poznámky zdaleka nekončí. Nás právě sem nevolí obce. A já si myslím, že právě proto my máme dát ty mantinely, které garantují někomu z Horní Dolní Lomné stejně jako z Aše, že má možnost přístupu kdekoliv v ubytovacích službách za ceny, které on si vydělá, za ty platy, které má.

Proto já děkuji vládě, že ona se podívala do zahraničí, udělala tu komparaci, řekla, je to běžné, my nevyděláváme jako v Rakousku ani jako v Německu, a řekli jsme ano, ta města nějaký poplatek potřebují.

Děkuji.